Já vám děkuji. S přednostním právem se hlásí pan předseda Kalousek. Děkuji za slovo.

A upravil se koeficient u obcí a u krajů. Krajům se to teď takzvaně dorovnává, ale obcím nikoliv?

Já vám děkuji. S přednostním právem pan předseda Stanjura.

Tak kdybychom nic nenavyšovali a nic pro kraje neměnili, tak nemáme návrh zákona. Takže jim navyšujeme příjmy. Mluvil o tom pan kolega Kalousek. Krajům zůstaly de facto stejné příjmy v absolutních hodnotách.

Je to takový hezký předvolební dáreček sociálně demokratickým hejtmanům. To, že to chce nejsilnější vládní strana já se nedivím.

Proč ne? Těm krajům se tak úplně nevede, aby dobře hospodařily, tak těm přidáme. A vzpomeňme si, na co všechno kraje používaly peníze proplácení zdravotnických poplatků, autobusová doprava zdarma. To všechno investovali především sociálně demokratičtí hejtmani a teď říkají: nemáme peníze. Kdyby tyhle zbytečné výdaje neměli, měli by dost peněz na starost o majetek krajů.

A pokud už vy říkáte, že je třeba vrátit původní podíl krajům, tak vůbec nerozumím tomu, že stejný model se nepoužije pro obce. Vy jste to byli, vládní poslanci, kteří hlasovali proti zvýšení daňových příjmů obcí.

Není žádný důvod, abyste stejný přístup nevolili pro obce jako pro kraje. My vám to umožníme tím, že podáváme pozměňující návrh, který to ve dvou krocích udělá. A pokud budete pro kraje, nebudete pro obce, tak jenom potvrdíte naše podezření, nebo možná nepochopení toho materiálu, že chcete prostě svým hejtmanům přilepšit ve volebním roce a starostové a rozpočty obcí a měst vás tolik netrápí a tolik nezajímají. My vám dáváme šanci jako vládním poslancům, abyste podpořili i kraje i města i obce. V podrobné rozpravě vás pak seznámím s číslem sněmovního dokumentu, který tento návrh obsahuje a který, pevně věřím, že podpoříte.

To má prostě logiku.

Já vám děkuji, pane poslanče. Máte slovo. Hezké a příjemné odpoledne, dobrý podvečer, dámy a pánové, vážení členové vlády. Já bych jenom chtěl zareagovat na věci, které tady padly, že obce mají dostatek peněz. Jsem starostou sedmnáct let a můžu říct, že teprve od roku 2013, kdy se zvedlo rozpočtové určení daní, teprve tehdy začaly mít obce trošku více peněz.

Takže máme ještě velký deficit oproti tomu, jak jsou vyspělé regiony a vyspělý svět. Takže doufám, že jak pan ministr financí, tak i Poslanecká sněmovna taky pozvedne rozpočtové určení daní obcí, protože každá koruna, která přijde do obce, se velmi hodí. Když navštívíte některé obce večer, tak nesvítí, protože starostové nemají peníze na veřejné osvětlení, nebo svítí každý druhý nebo třetí sloup. Když přijdete do velkých měst, tam svítí každý sloup a ještě na obou stranách. Pokud nedostanou starostové do obcí více peněz, nebudou se obce dále rozvíjet. Já vám děkuji, pane poslanče. S další faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Michal Kučera. Máte slovo. Já bych zareagoval na slova svého předřečníka kolegy Herberta Pavery. Obce by měly možná dost peněz, kdyby jim ministr Babiš ty peníze posílal.

Já vám děkuji. A nikoho s faktickou poznámkou dalšího nevidím. První je paní poslankyně Kovářová a připraví se pan poslanec Bendl. Máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, úvodem bych ráda zdůraznila ještě jednou, že předložený návrh si zaslouží podporu, protože kraje další prostředky skutečně potřebují. To ale neznamená, že předlohu považuji za dokonalou. Naopak.